Dámy a pánové, prosím o klid! Prosím sněmovnu o klid, abychom se mohli věnovat projednání tohoto bodu Upozorňuji také všechny přítomné, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Jana Krutáková.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Návrh novely byl již předložen formou pozměňovacího návrhu v rámci takzvané vodácké novely tohoto zákona. I když byl po projednání Sněmovnou schválen, jako celek tento zákon po vrácení Senátem neprošel. Proto jsme znovu navrhli tuto samostatnou novelu, která byla podpořena všemi politickými stranami ve Sněmovně. Shoda na tomto návrhu trvá. Technicky bych vás chtěla seznámit ještě s tím, co tento návrh obsahuje.

Vážená paní poslankyně, rozumím tomu, že nechcete pokračovat, protože se tu pokračovat nedá. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou vás prosím o to, abyste se ztišili, abychom slyšeli, co nám paní navrhovatelka říká. Děkuji vám. Tento investiční záměr splavnění by vyžadoval rozsáhlé úpravy koryta řeky, vybudování několika vodních stupňů a rovněž tak není prokázána ekonomická výnosnost tohoto záměru.

Nelze také opomenout negativní dopad na životní podmínky obyvatel v této lokalitě. Tímto návrhem novely zákona upřednostňujeme zachování krajiny podél řeky a přírodního dědictví nad možností splavnit řeku pro větší lodě, jejichž přínos není adekvátní vzhledem k tomu, jakou škodu by mohl napáchat v krajině. Vzhledem k tomu, že jde o jednoduchou novelu, která byla již projednána jako pozměňovací návrh a schválena jako pozměňovací návrh, navrhuji, aby tato novela byla schválena již v prvním čtení podle § 90 jednacího řádu Sněmovny. Děkuji paní poslankyni Krutákové, která uvedla předložený návrh za navrhovatele, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kolovratník. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já z pozice zpravodaje budu k tomuto návrhu velmi stručný. Moje stanovisko je negativní, odmítám ten návrh. Vysvětlení je jednoduché. Při přípravě podkladů jsem komunikoval s tím, koho se to týká asi nejvíce z pohledu státní správy a investorských organizací, a tím je Ředitelství vodních cest, konkrétně pan ředitel Fojtů. Zdůvodnění je jednoduché. Pan ředitel Fojtů ví, že volání mikroregionu, resp. obcí, kterých se dotčený úsek řeky týká, je v tomto duchu, tak jak byl poslanecký návrh předložen, ale řekl také jednu důležitou věc, že právě po dohodě se zastoupenými obcemi Ředitelství vodních cest zpracovává velmi detailní a pečlivou studii, která by měla na všechny aspekty odpovědět. Měla by zmapovat to území, měla by říci, jaký je turistický potenciál, jaký je ekonomický potenciál daného úseku ať už po splavnění, nebo v případě, že by ta řeka nikdy splavněna nebyla. Taková je dohoda toho regionu s Ředitelstvím vodních cest.

Já teď nechci být nekolegiální, nebudu ze své pozice dávat nějaké veto na tu takzvanou devadesátku, ale za sebe říkám, že budu proti a nesouhlasím s tímto návrhem. Děkuji za pozornost. Nyní otevírám obecnou rozpravu.

To jsou v tuto chvíli přihlášení do rozpravy. Paní poslankyně Kovářová prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dámy a pánové, znovu vás žádám o klid. Pokud nenastane, musím v souladu s jednacím řádem jmenovat jednotlivé poslankyně a poslance, kteří neumožňují projednávání tohoto bodu. Nechci to dělat, prosím, abyste se ztišili.